Děkuji.

Návrh byl přijat.

Ano, takže paní ministryně má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Paní zpravodajka také?

Takže buď ten balíček zůstane ve stavu tak, jak prošel vládou, to znamená, jak ho připravilo Ministerstvo financí, mírně pozitivní.

Nejdou. To říkám s plnou zodpovědností.